Musím závěrem pouze říci, že mě nepříjemně překvapila poměrně ostrá slova, která na adresu této normy pronesl pan kolega předseda Faltýnek, protože já jsem si podpisu tohoto návrhu ze strany poslanců ANO poměrně vážil. Nečekal jsem to, respektive byla to pro mě prostě otevřená norma, kterou jsem si nikterak nepřivlastnil.

Já pevně doufám, že pokud se tedy ještě pan zpravodaj vyjádří ve vztahu k případnému prodloužení té lhůty, s čímž tedy budu souhlasit jako zástupce navrhovatelů, aby toho kompromisu bylo dosaženo co nejdříve. Přesto je jasné, že zákon, ten prováděcí, by měl být projednáván v návaznosti na projednávání novely. A pouze avizuji, že v případě, že ta norma postoupí do dalšího čtení, ta Ústava, tak bych tedy žádal, aby prováděcí zákon byl projednáván ještě rozvolněji nebo do jisté míry zaparkován v prvním čtení, dokud se nenajde ten právě předpokládaný ústavní kompromis nad textem novely Ústavy.

Dobré skoro poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já v podstatě zopakuji jenom stanovisko ze svého úvodního vystoupení, to znamená propustit zákon do druhého čtení a kromě ústavněprávního výboru přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu a kontrolnímu výboru, a zároveň navrhuji prodloužit lhůtu k projednání o 30 dnů. Pane zpravodaji, ale já eviduji návrh minimálně dvou poslanců na vrácení předloženého návrhu k dopracování.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 14.

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 15. Dalším návrhem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji vám.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl schválen. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a kontrolnímu výboru. Zbývá nám odhlasovat lhůtu k projednání prodlouženou o 30 dnů.

Stanovisko, ano, to jsem zapomněl.

Čili budeme hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji.

Pokračujeme bodem číslo 4.